Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já tedy musím s potěšením konstatovat, že mé vystoupení na minulé schůzi tady nebylo marné ohledně energetických štítků, resp. průkazů energetické náročnosti. Já jsem vždycky avizoval, že budu bojovat proti věcem, které zatěžují vlastníky dalšími náklady.

Jsem moc rád, že to takto je.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

Je samozřejmě pravda, že jsou problémy s přesností měření, s jejich věrohodností atd.

Chtěl bych říci, že Ministerstvo průmyslu a obchodu jedná se všemi organizacemi, které se tomu věnují.

A pokud bude schválen tento pozměňovací návrh, tak hrozí, že nebudou dotace na tuto oblast, které nepochybně též potřebujeme.

Děkuji panu ministru Mládkovi. Mám faktickou poznámku pana poslance Martina Novotného, protože ještě kolega Gazdík neukončil rozpravu ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Já si to překládám do srozumitelného jazyka, že pan ministr si je vědom, že tím mohou vzniknout problémy, a tak to příslušné kontrolní orgány nebudou první rok raději kontrolovat.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. V rozpravě snad proto, abych nebránil někomu dalšímu ještě vystoupit. Já považuji návrh pana poslance Novotného za racionální a inspirativní, nicméně pro bezpečnost výsledku schválení celého zákona přece jen se musím přidržet toho, co tady říkal pan ministr, to znamená, že bychom se mohli dostat do nějakých problémů s poskytováním dotací, tak navrhuji nějaký kompromis. Já budu doporučovat zdržet se při tomto návrhu, ale jsem připraven velmi intenzivně, pokud k tomu bude vůle, s panem kolegou Novotným či dalšími připravovat změnu tak, aby netrvala rok, ale aby ta změna byla mnohem kratší, abychom se pokusili v rámci nějaké odborné skupiny připravit takový návrh, který bychom mohli poslaneckou iniciativou prohnat Poslaneckou sněmovnou. Zároveň bych chtěl požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se tomuto inspirativnímu návrhu, který má odborný charakter, věnovalo s maximální péčí. Děkuji.

Ministr nám říká, že to je blbě, že to ví, že to je blbě, a že to jeho kontrolní orgány nebudou první rok kontrolovat, aby z toho nebyl průšvih.

Pan zpravodaj nám říká je to blbě, vím, že je to blbě, ale protože to teď nejsem schopen vyřešit, tak to raději honem schvalme a do dalšího půl roku nebo tři čtvrtě roku to opravme. Mně to připadá jako poměrně nenormální postup. To se na mě nezlobte.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, takřka každý den se v této Sněmovně stává, že vláda nám předloží nějaký návrh, při jehož závěrečném schvalování nebo při schvalování se řekne, že ono se to stejně do půl roku nějak opraví a někdo předloží nějaký návrh, abychom to urychleně opravili. Já bych tady chtěl důrazně poprosit vládu, aby nám předkládala jenom takové návrhy, které se nebudou muset opravovat.

Předpokládám, že tím nemyslel, že žádný poslanec nemá právo na pozměňovací návrh. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Jeden i druhý předřečník nějakým způsobem manipulují s tím, co já jsem tady řekl. Já jsem řekl, že návrh pana poslance Novotného je inspirativní, to znamená, že v nějakém budoucím čase můžeme posunout pozitivně to, co dnes schválíme, dopředu.